Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlásím se ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 5353.

Cílem je přesun prostředků na zvýšení platů na vysokých školách. Jeden takový pozměňovací návrh už jsme tu měli od kolegy Bělobrádka, takže předpokládám, že to je i zájem celé vládní koalice.

Pak dochází k situaci, kdy nám vysokoškolští učitelé odcházejí z vysokých škol učit na střední školy. Já mám konkrétní případy, kdybyste se chtěl někdo zeptat lidí, kteří se rozhodli opustit vysokou školu a jít učit na střední školu, protože tam dostanou mnohem stabilnější podmínky.

Opět osobní zkušenost. My jsme z těchto peněz dostali k nám na fakultu peníze, které se musely rozdělit mezi naše zaměstnance. A mohu říct, že peníze, které jsme dostali, nestačí na to, abychom navýšili mzdy tak, abychom se vyrovnali tomu, co je po navýšení v regionálním školství.

Z toho důvodu navrhuji posílit kapitolu Ministerstva školství cíleně na navýšení platů vysokoškolských pedagogů o dalších 200 milionů. Tedy celková částka, kterou by Ministerstvo školství mělo na platy, mohlo cíleně poslat na zvýšení platů vysokoškolských pedagogů, by bylo 460 mil. korun.

Takže opět opakuji, jedná se o pozměňující návrh, který je v systému pod číslem 5353. Děkuji panu poslanci Váchovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové. Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, kterým žádám o snížení rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 315, je to Ministerstvo životního prostředí, z daňových příjmů o částku 30 milionů a na druhé straně zvýšení tohoto ukazatele na nedaňové příjmy, opět o 30 miliónů. Ono se říká, že to nejlepší nakonec. Takže se jedná o přesun v rámci specifických ukazatelů v kapitole Ministerstva životního prostředí. Věřím, že tento pozměňovací návrh není nikterak konfliktní a že bez problémů bude schválen. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Přečtu ještě omluvy. Eviduji přihlášku pana předsedy Stanjury.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak není to s přednostním právem.

V tomto návrhu, tak jak jsme avizovali v prvém čtení, přinášíme návrh na úspory ve výši 30 miliard korun.

To znamená, pokud peníze ušetříme, můžeme je použít na obsluhu státního dluhu. Nejprve pár obecných poznámek k návrhu rozpočtu a potom zkusím zdůvodnit a podrobněji vysvětlit pozměňovací návrhy.

To jsou oblasti, které si zaslouží podporu.